Děkuji panu poslanci. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Adámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pár věcných poznámek mi dovolte. Já bych byl rád, a velmi napjatě jsem poslouchal pana primátora Hudečka, možná by bylo lepší, kdyby se více věnoval svému vlastnímu návrhu nebo návrhu zastupitelstva než kritice toho, co jsem zde pod tiskem 124 předkládal.

Nicméně bych ještě rád, než budu pokračovat, řekl, aby to nevypadalo, že chci za každou cenu kritizovat, jsem také pro, jak říkal pan zpravodaj, abychom tento tisk pustili do druhého čtení, protože souhlasím s panem exprimátorem Svobodou, kolegou poslancem, že je potřeba o tom diskutovat i z pohledu řekněme dalších měst, dalších obcí a tak dále.

Protože zde zazněla z velké míry i kritika tisku 124, musím říct a vymezit se vůči tomu, co navrhuje Zastupitelstvo hlavního města Prahy v tom smyslu, že náš návrh je komplexnější.

Netvrdím, že je to nějaký zásadní problém, ale nicméně si dovolím říct i po zkušenostech, které mám, a reakcích občanů, to výrazně znesnadňuje rozhodování. Takže na závěr bych rád řekl, že také doporučuji a budu hlasovat pro propuštění do druhého čtení.

Děkuji panu poslanci. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele či zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan zpravodaj. Prosím.

Ještě jiný návrh? Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Zahajuji hlasování. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru. Tímto projednávání bodu 44 končím. Nyní dovolte, abych načetla další omluvu z dnešního jednání.